Hlavním důvodem tohoto necitlivého snížení plateb za státní pojištěnce Ano, registruji připomínku, že nejsou přítomni ministři, je to připomínka správná. Já se omlouvám, pane poslanče, já na tři minuty přeruším jednání schůze a požádám předsedy klubů, aby zajistili přítomnost... A omlouvám se, pan ministr je přítomný. V tom případě nevidím rozpor, můžeme pokračovat.

Toho lze ale dosáhnout jedině tehdy, jestliže se sníží množství služeb hrazených zdravotními pojišťovnami, to znamená, bude muset existovat větší spoluúčast pacientů. Toto se vlastně už dneska děje.

To je zásadní problém, který třeba mně vadí.